Nejprve bychom přistoupili k volbě ověřovatelů.

Navrhuji, abychom určili jako ověřovatele pana poslance Petra Dolínka a pana poslance Františka Kopřivu. Ptám se, zda má někdo jiný návrh na určení ověřovatelů této schůze.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 1, přihlášeno je v tuto chvíli 86 poslanců, pro 84, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 73. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Petra Dolínka a Františka Kopřivu. Dnes zasedáme opět v polovičním počtu. Já konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů.

Paní poslankyně, páni poslanci, nejprve tedy, abych dodržel správný postup, vyřešíme tohle. Dále jsem podle § 99 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny rozhodl o projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1090, ve zkráceném jednání, a přikázal jsem je výboru pro bezpečnost k projednání a stanovil mu nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení dodnes do devíti hodin.

Já k tomuto otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení k legislativní nouzi. Nikoho nevidím, rozpravu končím a přikročíme k hlasování.